Já se k tomu potom ještě dostanu, přestože už to tady mnohokrát bylo zmíněno ze strany našich kolegů. Dále vznik a popis krizové situace.

Já myslím, že to tady zaznělo jak ze strany naší paní předsedkyně klubu, ze strany kolegů, už když jsme tady projednávali lex Ukrajina, už když jsme tady projednávali některá další opatření, o která nás vláda žádala. My jednoznačně nepodporujeme agresi Ruské federace. Podporujeme vlastně všechny kroky vlády, podporujeme vlastně tu snahu pomoci ženám, dětem, jak často hovoří pan ministr vnitra, kteří přichází zejména z území Ukrajiny. Víme, že je to obrovské množství lidí. Z toho i na základě mých interpelací jsem získal odpovědi. K tomu se také ještě dostanu.

A s mnoha věcmi i jako člen bezpečnostního výboru i s přijatými opatřeními souhlasím.

Na interpelacích minulý týden jsem se ptal ministra vnitra na některé otázky, které mě zajímají a zajímají i naše voliče, týkající se oblasti vnitřní bezpečnosti, kdy jsem se ptal například na otázku propuštěných vězňů, kterým bylo přislíbeno, že na základě propuštění mohou bojovat na území Ukrajiny. Na tu otázku jsem odpověď nedostal. Dostal jsem odpověď na otázku, kolik z celkového počtu příchozích a registrovaných cizinců nebo občanů Ukrajiny a případně cizinců s trvalým pobytem na území Ukrajiny je mužů.

Takže ono to není tak úplně černobílé.

Ale kousíček dál v materiálu na straně 3 už se hovoří: Vláda si plně uvědomuje, že krizová opatření nejsou standardním nástrojem řízení státní správy, ale nástrojem výjimečným a dočasným, současně ale jediným nástrojem, kterým lze reagovat na příslušné výzvy v řádu hodin. Na straně 4 ve spodní části se hovoří: Krizová opatření dosud přijatá vládou byla využita pouze jako část těchto oprávnění. Současně mohou na základě tohoto výčtu vydávat svá krizová opatření i hejtmani.

Ono takových zásadnějších věcí, které jsou tam zmiňovány, je přibližně dvanáct.

Se vším souhlasíme. Se vším, co tady bylo řečeno, v podstatě nemáme problém.